Nechci tady mluvit o detailech rozpočtu, to myslím, že bude předmětem a v jednotlivých organizacích to asi bude předmětem debaty na zemědělském výboru.

Tohle je riziko, které s sebou přináší rozpočet roku 2015, který nereflektuje skutečnost, že ČR na rozdíl od jiných zemí nebyla schopna připravit si čerpání evropských peněz už v letošním roce.